Je to hlasování 244, pro 15 poslankyň a poslanců, proti 101. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko paní ministryně? Prosím, pane předsedo.

Tak prosím, paní zpravodajko, po poradě s legislativou.

Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Prosím pány poslance, aby na sebe přestali pokřikovat. Děkuji.

Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.